Není hlasovatelný pouze návrh D3.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Děkuji.

Zkráceně znamená zrušení dokládání příjmů. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 77, přihlášeno 177 poslanců, pro 81, proti 92. Návrh nebyl přijat. Děkuji.

Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 79, přihlášeno 177 poslanců, pro 26, proti 134. Také tento návrh nebyl přijat. Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Děkuji.

Děkuji. Zahajuji hlasování.

Návrh byl přijat. Děkuji. Dále tady máme pozměňovací návrhy, které budeme hlasovat společně, H2, H3 od paní kolegyně Levové, vyloučení možnosti tříletého oddlužení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh nebyl přijat. Děkuji. Zkráceně umožnění vykonávat funkci insolvenčním správcům i exekutorům. Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Hlasování číslo 83, přihlášeno 177 poslanců, pro 41, proti 44. Návrh nebyl přijat. Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Děkuji. Už se pomaličku blížíme do finále.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro?